Tady si dovolím jenom vystoupit ze své praxe zkušenosti starostů. Pozměňovací návrh se týká změny toho, když v územním obvodu obce žije podle posledního sčítání lidu alespoň 10 % občanů obce hlásících se k národnosti jiné než české, tak je zastupitelstvo povinno zřídit výbor pro národnostní menšiny, pokud o to písemně požádá spolek zastupující zájmy národnostní menšiny. Nejméně polovinu členů výboru musí tvořit příslušníci národnostních menšin. Pan poslanec zde vkládá svůj pozměňovací návrh, aby tuto polovinu výboru jmenoval spolek zastupující zájmy národnostní menšiny. Což je věcí, která je tam navíc oproti návrhu, který přišel z ministerstva, který osobně podporuji. Myslím si, že z praxe je jasné, že dávat tuto moc různým spolkům je velmi nesmyslné, jen ze své vlastní zkušenosti, jsem starostou jedné městské části, která má deset tisíc obyvatel, a značná část občanů tam je vietnamského původu.

Nechci to zlehčovat, jenom jsem chtěl uvést tu absurditu toho. Myslím si, že vládní návrh, který to pozměňuje, že je povinnost zřídit ten výbor a polovina že musí být zástupci té národnostní menšiny, tak je, myslím, naprosto v pořádku, ale prosím, samospráva je od toho, aby si o těchto věcech rozhodovala sama. Nedělejme ze samosprávy protektorát. Je to věcí zastupitelstva.

Moc bych prosil, abychom tento pozměňovací návrh nepodpořili. Ostatně ani výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj, který byl garančním, nepodpořil. A potom, protože tady nevidím ani paní poslankyni Černochovou, která podala pozměňovací návrhy, které se týkají bodu C, z nichž některé výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj akceptoval, některé nedoporučil.

Jsou to všechno, dá se říci, technické věci. Ty, které už upravuje zákon o obcích, ale pouze v zákonu o hlavním městě Praze byly upravovány jinak.

Děkuji panu poslanci Koubkovi.

Hlasovat tedy nejprve o legislativně technických, které zazněly k tomuto zákonu, dále hlasovat společně v jednom hlasování o souboru pozměňujících návrhů uvedených v bodech pod písmenem A, čili A1, A2, A3 dohromady.

Děkuji panu zpravodaji. Protože jsem ještě rozpravu neuzavřel, do rozpravy se hlásí pan poslanec Martin Kolovratník a jistě se může vyjádřit i k proceduře hlasování, kterou už pan zpravodaj přednesl. Kolegyně, kolegové, nebudu k proceduře hlasování, ale přece jen mi to nedá. Týká se toho, že zastupitelstva obecní a krajská by měla na internetu zveřejnit elektronicky záznam svých hlasování, včetně jmenovitého hlasování, a netýká se to rad, pouze zastupitelstev. Neměl bych už dlouze k tomu bodu mluvit v souladu s jednacím řádem. Obecně s tím problém nebyl. Věřím, že při dnešním stavu výpočetní techniky to tak složité a těžké není, a myslím si, že když my jako členové nejvyššího zákonodárného sboru, je na nás vidět a každý svůj návrh a každé své hlasování máme zveřejněno, že je úplně normální a běžné, aby to stejně fungovalo i na obcích. Tak si dovolím poprosit o podporu těchto návrhů. Děkuji panu poslanci Kolovratníkovi. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Hájek, připraví se pan poslanec Bendl, také s faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Pane kolego, vyvolal jste velkou řadu faktických poznámek.

Prosím. Děkuji za slovo.

V tomto ohledu se musím zastat svých předřečníků.

Naprostá většina měst, obcí už to má, vždycky tak, jak jim finanční prostředky dovolí, všem to zatím nedovolily, protože u malých obcí je to komplikace. U velkých obcí už to zpravidla existuje. Myslím si, že je to nadbytečný návrh, který je možné odmítnout, neboť stejně tak postupně jednotlivá zastupitelstva, tak jak jim finance umožňují, tento systém z hlediska transparentnosti svého rozhodování zavádějí.